Kdo je pro tento protinávrh?

Návrh nebyl přijat.

Návrh nebyl přijat.

Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování o tomto návrhu.

Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme přijali tento návrh, budeme pevně hlasovat tedy dnes v 16 hodin.

Předám během toho řízení schůze. Prosím o ztišení. Děkuji za slovo. Ta faktická poznámka samozřejmě původně směřovala jinam. Chci uvést, že jsem chtěl podat procedurální návrh, který jsem chtěl řádně odůvodnit, a nebylo mi to umožněno. To, co předvedla paní předsedkyně, je nejhorší řešení ze všech možných. Buď neměla dovolit žádné hlasování, anebo všem, kteří se hlásili. Já jsem svůj návrh chtěl odůvodnit ústavním nálezem, který se zabýval zákonem EET, který prohlásil, že takovýto postup je porušením jednacího řádu, a zároveň zkonstatoval, že zde nevnímá ale zásadní ústavní narušení. Nicméně ten ústavní nález také obsahuje větu, že není zcela vyloučeno, a záleží na intenzitě.

Já jsem nikdy jako předseda Sněmovny sám neurčil, že nebudou ani přestávky na oběd.

To nejpodstatnější je, že nevystoupili ani ještě s přednostním právem naši. Já jsem pověřen přednést stanovisko poslaneckého klubu hnutí ANO a s největší pravděpodobností na mne vůbec nepřijde řada, takže ani předseda hnutí, ani předsedkyně klubu ještě nevystoupila, a už je pevně stanovené hlasování. Já třeba osobně, protože je to expertní záležitost, jsem se obrátil i na experta v oblasti ústavního práva a za tuto službu jsem zaplatil nějaké peníze.

Děkuji. Eviduji zde několik faktických poznámek.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Vystoupili zde vaši dva ministři, otevřeli jste rozpravu, ve které vystoupili, podle mého názoru, dva poslanci.

Vystoupili všichni, nebo většina z nich, pouze s faktickou poznámkou. Když se podíváte do jednacího řádu, tady se jasně píše, že ve faktické poznámce nelze uplatňovat věcná stanoviska.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, pane premiére, já jsem se přihlásil, abych na vás promluvil, abych vás vyzval.

Já jsem hrdý populista.